Zopakuji ještě jednou. Zdůvodnění je jasné. Jde o jakýsi snazší přístup k evropským fondům a k rozvoji města jako takového.

Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou.

Děkuji. Je 19 hodin, takže přerušujeme projednávání tohoto bodu. Konstatuji, že končí dnešní jednací den.